Nicméně fakt je ten, že prostředky, které budou na tento fond obnovy použity, vzniknou z evropských dluhopisů, za které bude mj. ručit i naše země. Nicméně bude ručit i za peníze, které půjdou do jiných zemí. Takže opět není řešeno nikde, jakým způsobem za prvé s těmito dluhopisy bude nakládáno, jak budou obchodovány, ale také jak budou vypořádány nakonec. To bych moc rád věděl.

Protože dluhy se platit musí, to víme všichni.

A myslím si, že bychom měli přistupovat i k tomuto plánu velmi, velmi rezervovaně.

Co nevíme, co nebylo ani v tom plánu, protože na 488. stránce dole je napsáno, že část 4 o celkových dopadech tohoto plánu bude teprve doplněna, až skončí meziresortní řízení, ale potom opět musí být vyhodnocována. Vypadá to skoro tak, jako kdyby vláda, která tak ochotně naskakuje na tento plán, počítala s tím, že její starostí bude ty peníze utratit, zatímco splácením tohoto dluhu se bude zabývat úplně jiná vláda, takže není nutné se tím zabývat už teď. Jenomže naše děti tady budou, budou tady naši vnuci. A je jasné, že už jsou zmiňovány plány na zvyšování daní, jakým způsobem vlastně se bude přenášet břemeno splácení těchto dluhů na občany, a to je pro nás nepřijatelné. Takže my s tímto plánem nesouhlasíme, nemůžeme ho podpořit, protože rozhodně neodpovídá plánům, jak by měl dobrý hospodář přistupovat k hospodaření státu a jakým způsobem by měl zabezpečit nejenom momentální prosperitu korporací, které se budou účastnit vyplňování tohoto plánu, ale především by měl pomýšlet na to, jak snížit dluhové zatížení země a snížit riziko, že naše děti a naši vnukové budou mít velké, velké problémy, aby se z těchto dluhů nějakým způsobem byli schopni vyplatit. Protože uvědomme si, že systém našeho hospodářství, který vychází z toho, že většina přidané hodnoty, která je zde vytvořena, je odsávána do zahraničí, tak nevytváří rezervy, naopak vytváří neustále nové a nové dluhy, které narůstají skutečně tragickou měrou.

Takže toto je naše stanovisko, toto je výzva a apel na vládu a na ostatní politické strany, abychom zastavili zadlužování země. Abychom byli velmi opatrní k dalšímu zadlužování a abychom si uvědomili, že prostě ty dluhy opravdu budou muset splácet naši občané, jejich děti, jejich vnukové, protože těch dluhů už začíná být příliš mnoho.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Určitě by zasloužilo diskusi to, co tady zmínil ve svém úvodním slově pan vicepremiér, to, co zmínil pan zpravodaj i někteří další kolegové, jak poctivě byl tento program projednáván, jak se hodnotily priority, které by do něj měly být zařazeny, jakým způsobem uvažovaly jednotlivé resorty, jednotlivá ministerstva o tom, co do tohoto programu zařadit, a jaký je celkový plán České republiky s tím, jak tyto bezprecedentně velké finanční prostředky využít.

Není to výhrada taková, jakou tady zmiňoval můj předřečník, je to spíš apel na to, abychom zacházeli s těmi finančními prostředky velmi obezřetně. Abychom je směřovali opravdu do oblastí, které vnímáme jako naprosto prioritní, prostě proto, že ty peníze, které tady teď využijeme, budeme muset v horizontu snad do roku 2050 myslím, že je tam uvedeno, nakonec splatit. A to se bavím nejenom o těch 170 miliardách přibližně, ale i o těch dalších desítkách miliard, které tady pan ministr zmiňoval pro variantu toho, že by se financovaly prostřednictvím... Nemyslím si, že ta debata probíhala úplně tak, jak měla. Myslím si, že v tom výsledku to úplně tak patrné není zejména v tom čase.

Chtěl bych zmínit v této souvislosti dvě základní věci. Myslím si, že v některých oblastech se to podařilo. Vítám to, že se nakonec podařilo zajistit finanční prostředky pro oblast vzdělávání v opravdu velmi vysoké výši a zaměřené na to, co je reálně důležité, tzn. transformace obsahu vzdělávání, školních vzdělávacích programů, rozvoj kompetencí.